Já prosím levou část sálu o klid.

A to, co tady říkal pan kolega Stanjura. Mě skutečně v tuto chvíli nenapadá jiné možné řešení, které by neohrozilo beztrestnost aktérů případných dalších kroků, než vymyslet nějaký zcela absurdní sice, ale v tuto chvíli jediný možný legislativní nástroj.

Nejsem schopen ovšem v tuto chvíli říci, co to udělá např. s orgány Evropské unie, které se zabývají prostředím hospodářské soutěže, co to udělá s případným čerpáním fondů, a nejenom v resortu dopravy atd. atd.

Děkuji vám za pozornost.

Já bych si dovolil trošku nesouhlasit, ale současně prosím prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Stanjuru, aby pokud možno na to nereagoval , že historie v této kauze je pravěk a že nemá smysl se o tom bavit.

Prostě stát se rozhodl v té době, že je pro naši zemi nejvýhodnější tato technologie. Tato technologie funguje v celé Evropě s výjimkou dvou států, a to konkrétně Německa a Slovenska, kde funguje technologie satelitní. A někde funguje kombinovaná. Pokud se týká nákladů, můžeme diskutovat, jestli jsou nízké, nebo vysoké. Můj osobní názor je, že jsou vysoké náklady na výběr mýta v České republice. Myslím si, že je tam určitě prostor pro snížení těchto nákladů, ať už je to formou soutěže, nebo jednáním se stávajícím provozovatelem. Ale to je věc Ministerstva dopravy, které vykonává exekutivu, nikoliv nás jako Poslanecké sněmovny. Tak jenom pro vaši informaci, náklady na Slovensku jsou zhruba 50 %, u nás 20, v Rakousku 10. Takže můžeme si porovnat, jak který systém v kterém státě Evropy funguje.

To je dneska v majetku státu.

Smlouva nemá jasně pojmenováno, jakou součinnost ten stávající provozovatel má státu poskytnout při předávání toho systému, což je bohužel další problém, ale s tím je potřeba, abychom se společně nějak vypořádali. Já bych chtěl poděkovat za relativně věcnou debatu dneska. Já jsem čekal trošku jinou debatu a jsem celkem příjemně překvapen, že ta debata se vede ve věcné rovině. A bylo by dobře, aby na závěr pan ministr reagoval na některé konkrétní věci, které tady zazněly, protože se mně zdálo, že ne úplně všechno byla stoprocentně pravda. Já snad ještě jednu věc na závěr svého krátkého vystoupení.

Kdo má zájem, můžu mu tento dopis poskytnout. Čili tolik jenom velmi stručně z mé strany.

To je potom věcí dohody nejenom vládní koalice, ale určitě i ostatních politických subjektů zde ve Sněmovně, protože to zcela určitě přesáhne mandát jedné, dvou, možná i tří vlád. Já děkuji všem. Přeji hezké dopoledne.